Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Čas vyměřený na přestávku vypršel a budeme pokračovat v přerušeném jednání zákona o registru smluv. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Měli jsme čas na poradu klubů, tak dovolte, abych vás seznámil s tím základním stanoviskem našeho klubu. Nejprve chci poděkovat všem poslankyním a poslancům, kteří podpořili trvalou výjimku pro malé obce, a byli to poslanci napříč politickým spektrem.

Když to zjednoduším, měsíce a roky nám někteří aktivisté píšou, že musíme přijmout registr smluv, a je to jejich legitimní občanský postoj. Ale většina Sněmovny rozhodla, že oni smlouvy zveřejňovat nemusí, pokud obdrží dotace větší než dva miliony za rok, což bezesporu mnohé z těchto organizací splňují. Chci poděkovat kolegům, většině klubu sociální demokracie, většině klubu, nebo možná všem kolegům, z TOP 09, náš klub to plně podpořil, protože my si říkáme, že ti, kteří to a říkám, je to legitimní nástroj občanského postoje iniciovali, kteří nám mnohdy psali i nevybíravé maily na hranici vyhrožování: My vás sledujeme a uvidíme a zveřejníme, jak jste hlasoval, pane poslanče! My víme, co si o tom myslíte.

Je to legitimní, ale je to úsměvné.

Já vám děkuji, pane předsedo. Další, kdo se hlásí do rozpravy, je pan předseda Kalousek. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás také stručně seznámil s naším stanoviskem.

To, co bylo zvlášť úsměvné, pak bylo sledovat, jak Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu pana poslance Zemánka. Připomenu jenom, že šlo o to, abychom těm firmám, které dostanou na dotacích z veřejných rozpočtů více než 20 milionů ročně, uložili stejnou povinnost jako těm, které hospodaří se státním majetkem, tedy zveřejňovat smlouvy, což je logické, protože dotace jsou státní majetek úplně stejně, jako když nějaká rozpočtová kapitola nebo příspěvková hospodaří se státními prostředky.

Je to právo každého poslance hlasovat podle svého vědomí a svědomí. Je na vás, kolegové, abyste si zvážili, zda jste hlasovali podle svého vědomí a svědomí, anebo podle kasy svého šéfa. To už si odpovězte sami. Já vám děkuji, pane předsedo. Další do rozpravy je přihlášen pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. S přednostním právem se hlásí, nikoliv do rozpravy.